Základní požadavek na tvorbu právní normy je obecnost.

Jednoduše nesmí být ten zákon mířen na jeden subjekt.

Za další za šesté. Jsem bytostně přesvědčen, že to omezuje svobodu podnikání. Proč nemůže podnikatel vstoupit do politiky? Proč mu to omezujeme?

V čem jsou ti podnikatelé horší? Přece je to úplně normální profese. Proč jim to ztěžujeme? Dnes už tam může jít jenom šílenec, pokud je podnikatel.

Navíc vůbec nechápu jinou věc.

Nerozumím tomu, nechápu to.

Když už se tato věc dělá, proč se to dělá formou pozměňovacího návrhu? Proč se k tomu nevede řádná odborná diskuse? Legislativní rada vlády a tak dál?

Přece všichni víme, že to je zákon o sdružování v politických stranách.

A už tady sedí...

Proto říkám, že tady musíte trpět.

Je nadbytečný tento zákon.